Ale také víme, že ono se od té doby nic moc nestalo.

A víme, že prezident Spojených států má na stole návrhy k tomu, aby revidoval onu dohodu z roku 2015, která bohužel není naplňována. Změnila se radikálně.

Kašlu na dohody! Já si ty zbraně proti vám opatřím! To dneska zaznělo.

To opravdu jste schopni udělat? Vy jste schopni to poslat vůbec do druhého čtení a jste schopni o tom přemýšlet?!

Takže jako máme teď dvě možnosti. A já dávám ten návrh potřetí.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Chtěl bych se ujistit, jestli zazněl návrh na přerušení, nebo ne. Tak já jsem tady zaznamenal návrh na přerušení do příští schůze.

Já se omlouvám, chápu, že někteří proceduralisté by zcela oprávněně mohli protestovat. Takže prosím dávám návrh, aby byl tento bod přerušen do příští schůze, prvního týdnu zasedání, do středy v 15.05.

Prosím, přihlaste se znovu kartami.

Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu podle návrhu pana poslance Kalouska.

Kdo je proti? Děkuji.

Já tady mám jiná přednostní práva v tuhle chvíli a mám tady i faktické poznámky. Nejdřív s faktickou poznámkou pan poslanec Třešňák.

Dvě minuty, paní poslankyně.

Nikdo z vás, prostřednictvím pana předsedajícího, nevíte skutečný zdravotní stav, který u pana ministra je. Tak já děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Třešňák. Tak hezký podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Takže tímto jenom reakce na tu demagogii pana Kalouska, ať nám nepodsouvá to, že pokud toto bude propuštěno dále do výborů, že tím chceme podpořit export zbraní.

Já také děkuji. Teď tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Dvě minuty. Děkuji. Za prvé, já přijímám výtku paní poslankyně Adámkové, formuloval jsem to nešťastně. Rád bych se jí, vám i panu ministrovi Stropnickému omluvil.

A to není zpráva jenom české veřejnosti, není to zpráva jenom do českého parlamentu, ale je to zpráva celé světové veřejnosti. Děkuji.